A já poprosím, aby se slova ujal za navrhovatele tohoto bodu pan poslanec Pavel Žáček, který se stane zároveň i jeho zpravodajem. A ještě předtím, pane poslanče, opět poprosím všechny o zklidnění v sále.

Podle známého amerického historika Timothyho Snydera se jednalo o cílenou snahu zlikvidovat ukrajinské národnostní cítění.

Byl totiž doprovázen i likvidací kulturních elit země.

Pro úplnost dodávám, že hladomor zasáhl i ukrajinské Čechy, třeba ty žijící na Krymu.

Zde vidíme dopady hladomoru na ukrajinské obyvatelstvo.

Naším společným cílem by mělo být pojmenování a jednoznačné odsouzení těchto typů zločinů proti lidskosti ve snaze zabránit jakémukoli jejich opakování, případně podpoření jejich vyšetřování na mezinárodní úrovni bez ohledu na povahu režimu, který je spáchal. Celé znění usnesení načtu v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Důsledkem této perzekuce bylo téměř 5 milionů obětí jenom na Ukrajině.